Nicméně bylo zapotřebí zákon v té době i rychle schválit a hned řeknu proč. To je ve věci, té poslední, kdy budu mluvit o tom, proč nepodpořím záležitost dětí, tedy rozšíření jejich školní docházky o jeden rok, přestože jsou tady vysoká procenta.

A tam jenom upozorňuji na to, že pokud budeme chtít tento problém řešit, aby docházka nebyla povinná, tak je tady velice důležitý prvek, že budeme muset vyřešit právě připomínku Evropské unie, na základě které nám hrozil postih, a který tento zákon, byť nedokonale, vyřešil. Proto tedy shrnuji, že financování a jeho odložení pro.

A co se týká předškolní docházky, její změnu proti, protože záležitost se musí dořešit ještě s ohledem na jiné záležitosti. Děkuji vám za pozornost, přestože jsem místy neslyšel ani sám sebe, ale děkuji vám, že jste mě aspoň někteří poslouchali. Děkuji. Já jsem poslouchal. Nyní prosím paní poslankyni Kozlovou. Já děkuji panu předsedajícímu za slovo. Chtěla bych jenom velice krátce podpořit návrhy F1 a F2. Ráda bych zdůraznila, že pro 90 % populace se po zavedení této plošné povinnosti vlastně nic nezměnilo. Plošná povinnost měla za cíl dostat do školek děti z vyloučených lokalit, kterých je méně než 2 %.

Tam jde o individuální vzdělávání.

Cílem je, aby důvody pro odmítnutí individuálního vzdělávání byly veřejné v oficiální rovině a mohly dále sloužit jako součást zpětné vazby v řízení školského systému, alokaci potřebných financí a podobně. Ještě jedna technická věc.

Děkuji. Já také děkuji.

Přečtu teď nějaké omluvy.

Já děkuji. Ještě jsem neukončil rozpravu, takže pan ministr chce ještě s přednostním právem do rozpravy.

S tím souvisí úplata za předškolní vzdělávání, ale to už jsme si řekli, že je v této věci poměrně lichá. Nad rámec původního návrhu pana poslance Klause je zde samozřejmě pozměňovací návrh, který se týká změny financování regionálního školství, a tady deklaruji, že stanovisko MŠMT je podpořit roční odklad.

To jsem chtěl říct. Také děkuji.